Ta fakta jsou jasná. Podíl šedé ekonomiky je nějaký v každém politickém systému, v každé zemi. A když se podíváme na mezinárodní srovnání, tak zrovna v České republice je srovnatelně velmi nízký a v podstatě se blížíme těm zemím, které mají tu šedou ekonomiku skoro nejmenší.

Já si myslím, že tohle není úloha státu.

To je přece úkol státu. Děkuji.

Vaše dvě minuty, pane poslanče.

Vy se tomu ani nepřibližujete.

A opravdu ta situace je velice vážná.

A ěli jste možnost kontrolovat všechny. A neudělali jste to. Mě jako podnikatele nezatížilo ani o píď. Denně mě nezdrží ani o vteřinu. Ba přímo pomůže mi třeba ohlídat i některé nepoctivé zaměstnance, protože tak to bohužel je.

Jenom si to nechceme přiznat. Já neházím všechny do jednoho pytle. A dokážu pochopit i ty, kteří podvádějí, proč to dělají. Jsou zahnáni do kouta dost často. Ale právě častými změnami zákonů, špatnou kontrolou, nedodržováním věcí, nevyžadováním věcí a změnami... My jsme sem za poslední týden přinesli 52 pozměňovacích věcí.

Prosím, vaše dvě minuty.

A já za sebe vás, pane poslanče Bláho, prostřednictvím pana předsedajícího ujišťuji, že většina z nás žije v normálním světě, ví, co prožívají lidé, a dokáže to posoudit. Takže nám prosím nevykládejte takové nesmysly, které se opravdu poslouchají jen velmi těžko. Děkuji.

Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové.

Ale my se tady bavíme o jiných typech podnikatelů.

Prosím pěkně, pane poslanče, neříkejte, že žijeme v nějaké bublině. Když mám dovolenou, jsem doma.

Mám doma pět dětí. Každý den, když jsem doma, tak jsem v normálním běžném životě jako všichni občané České republiky. Děkuju. Děkuji.

Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, tak já taky něco z praktického života. Prosím vás, ta praktická stránka věci je taková, že máme zdarma na jednom telefonu software.

A to je celý proces. Tak já nevím, proč tady toto projednáváme. A týká se to té první vlny. A vůbec nám to žádný problém nečiní. Děkuji vám, pane poslanče. Tím jsme se vypořádali s faktickými poznámkami.

Prosím, pane místopředsedo. Je to vaše. Vážené dámy a pánové, jsem rád, že se můžeme ve Sněmovně konečně zabývat návrhem novely zákona o elektronické evidenci tržeb, takzvaném EET, jejímž jsme spolupředkladateli. Dovolte mi připomenout, že naše hnutí SPD bylo v minulém volebním období pouze jednou ze tří stran ve Sněmovně, která hlasovala proti zavedení EET, protože jsme právě upozorňovali na fakt, že EET velmi poškodí ty nejmenší živnostníky, kteří si často jen svou činností přivydělávají. A všechny jiné strany hlasovaly pro zavedení EET i pro ty nejmenší živnostníky. Proto jsme pro nejmenší živnostníky navrhovali a navrhujeme takzvanou paušální daň, tak jako ve vyspělých zemích světa. Takový systém malé živnostníky nezatíží a stát dostane svoje.